Děkuji. Nyní s přednostním právem paní ministryně pro místní rozvoj.

Děkuji, pane předsedající. Děkuji.

Dobrý den, dámy a pánové.

Z důvodu právní jistoty se přihlašuji ke svému písemnému pozměňovacímu návrhu číslo 1034. Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, přihlašuji se ke třem pozměňovacím návrhům schváleným ústavněprávním výborem, to za prvé, a zároveň se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem představila v rámci obecné rozpravy, jak řekl pan kolega Bartoš, tzv. koaliční, číslo 1379.

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážený pane ministře, dámy a pánové, rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 1140. Kolega Jan Bartošek ho odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

Ptám se, kdo se hlásí z místa do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr, paní zpravodajka? Není tomu tak. Žádný návrh, který bychom hlasovali na konci druhého čtení, tzn. vrácení garančnímu výboru, zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením, případně aby se garanční výbor zákonem nezabýval, nepadl, a mohu tedy ukončit druhé čtení.